Děkuji za slovo, pane předsedo.

Slovo má pan premiér.

A pokud my budeme ve vládě, tak jedeme dál. Budeme navyšovat důchody, platy, investovat a daně zůstanou stejné. Stále to někdo opakuje.

Máme Českou národní banku, nezávislou. Takže tolik k těm financím. Digitální Česko.

Digitální Česko je dnes již pevně ukotvená koncepce, která každoročně předkládá vládě takzvané implementační plány, respektive jejich aktualizaci.

Všechny tyto programy a projekty pak byly a jsou součástí koncepce Digitální Česko.

Díky aplikaci zákona o právu na digitální služby má aktuálně přístup k digitálním službám státu více jak 6 milionů občanů a v souvislosti s postupným připojováním dalších bankovních ústavů pak bude tento počet dále narůstat. K vysoké atraktivitě digitálních služeb pak přispěla i pandemie, kdy pro občany i firmy bylo výrazně jednodušší řešit své potřeby vzdáleně, od počítače nebo prostřednictvím mobilního telefonu.

Dalšími významnými projekty, které se dokončily v minulém roce, jsou například portál Moje daně, který umožňuje plně elektronické podání daňových přiznání, portál České správy sociálního zabezpečení, který umožňuje plně elektronické řešení většiny sociálních agend, nové služby Portálu občana, například žádost o řidičský průkaz, a podobně.

Je to například mobilní klíč eGovernmentu, eRouška, Tečka, Čtečka a podobně. Velice důležitou součástí koncepce je i vybudování a provoz společného kompetenčního centra Ministerstva vnitra a NAKIT, státní podnik...

Děkuji, pane premiére.

Děkuji.

Razantní nárůst užívání služeb občany dokladuje následující statistika.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, nejprve tedy pro diváky, kteří sledují dnešní interpelace, je potřeba říct, že 66 % dnešních interpelací přednášejí poslanci hnutí ANO, aby zabránili opozici, aby přednesla svoje interpelace. Takže se z toho stal trochu čtenářský kroužek, ve kterém pan premiér odpovídá na předem připravené otázky koalice. Já tedy si dovolím přednést interpelaci za opozici. Běžným lidem se neúnosně zdražuje úplně vše včetně základních potřeb, jako jsou potraviny nebo energie. Jejich úspory, výplaty a mzdy každý den ztrácejí na své hodnotě. Když se podíváme na ty příklady... ... pivo zdraží, potraviny nadále prudce zdražují, byty rekordně zdražují, elektřina zdraží, prudké zdražování stavebního materiálu. Samozřejmě některé tyto věci mají příčiny v zahraničí, nicméně hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček k tomu uvádí, že do ekonomiky jsme v průběhu pandemie narvali příliš mnoho peněz, zároveň jsme pozastavili výrobu. To vytváří extrémně silné inflační tlaky.